Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v dnešním jednání.

Požádám pana zpravodaje, aby nás tedy v souladu se schválenou procedurou provedl jednotlivými návrhy, a budeme hlasovat. A prosím tedy asi první návrh, i když máme prořídlé řady.